Čili mohu říci, že vláda vynaloží maximální pozornost k tomu, aby vyskladňování munice, přeprava munice byla realizována za maximálních bezpečnostních opatření a nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti občanů.

A pokud jde o jeho další osud, tak poté, kdy dojde k ukončení sanace, bude otázku osudu areálu ve Vrběticích vláda, resp. Ministerstvo obrany řešit s dotčenými obcemi a se Zlínským krajem. Pokud se bavíme o tom, co je potřeba udělat do budoucna, co je potřeba udělat preventivně, chci říci, že vláda schválila analýzu právní úpravy a působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty. Je to materiál, který připravilo Ministerstvo vnitra, a cílem je, abychom na základě této analýzy upravili všechny dotčené právní předpisy tak, aby se zpřísnily pravidla a podmínky pro nakládání s municí v České republice. Jde o nakládání se zbraněmi, se střelivem, případně s výbušninami. Je evidentní, že bude muset dojít ke změně celé řady zákonů. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími ministerstvy má za úkol, aby příslušné návrhy připravilo do poloviny letošního roku, a pak předpokládám, že bychom návrhy předložili pro projednání do Poslanecké sněmovny a Senátu. Pevně věřím, že během roku 2015 tak budeme schopni legislativně připravit a provést revizi příslušné legislativy tak, abychom posílili kontrolu, abychom zvýšili pravomoci dozorových státních orgánů. Současně musíme během roku 2015 posílit kontrolní kapacity státu, aby odpovídaly množství munice a obdobného materiálu, se kterým se obchoduje na území České republiky. Myslím, že jedním z těch závěrů, který jsme analyzovali, je fakt, že v minulých letech došlo k výraznému krácení kapacit na straně Policie České republiky. V rámci škrtů se snižovala i tabulková místa určená pro policisty a policejní odborníky, kteří měli kontrolovat munici, zbraně a střelivo na území České republiky. Je nepochybné, že bude muset dojít i k určitému navýšení těchto odborných kapacit v rámci struktur Policie České republiky. Cílem tedy je, abychom vytvořili opatření a podmínky pro to, aby se nemohla opakovat situace ve Vlachovicích a Vrběticích, kde se bez dostatečné kontroly vytvořila nebývale vysoká koncentrace munice na jednom místě, a to munice, která byla skladována v soukromých rukou bez toho, aniž by ten obrovský muniční sklad v soukromých rukou byl dostatečně zanesen do krizového plánování, a bez toho, aniž by se složky integrovaného záchranného systému mohly dostatečně připravit na rizika, která takto velká koncentrace munice představovala. Děkuju. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, já bych vás v úvodu chtěl požádat o dvě věci. Tou první, kterou jste tady zmiňoval, je zajištění kontroly uskladněné munice a nebezpečného materiálu tak, aby jak odvoz, tak uskladnění byly bezpečné jak pro veřejnost, tak pro ostrahu. Tou druhou je, a taky jste se o tom zmiňoval, vyšetření konkrétní osobní zodpovědnosti za systémové chyby, ke kterým došlo v případě dříve připravovaného projektu mimovojskové logistiky munice a poté postupným pronajímáním muničních skladů soukromým společnostem. Obávám se totiž, jak to zaznělo už ve sdělovacích prostředcích, že může docházet k požadavkům na odškodnění, a bylo by spravedlivé vymáhat tyto náklady po těch, kteří tyto problémy zavinili. A poslední věc. Nicméně upozorňuji, že Výzkumný technický ústav odštěpný závod ve Slavičíně má určité schopnosti, které by bylo škoda, aby i z hlediska zaměstnanosti nebyly zachovány. Děkuji panu poslanci a doplňující odpověď pana premiéra. Děkuji.

Naprosto chápu přání občanů okolních obcí, aby ta munice, která je zde uskladněna, byla odvezena, co nejdříve. Ale právě proto, že vláda chce garantovat maximální bezpečnost celého procesu, tak je potřeba mu věnovat dostatečnou přípravou a dostatečnou pozornost, včetně toho, že munice bude kontrolována ještě předtím, než bude transportována z Vlachovic a Vrbětic. Chci připomenout, že část této munice bude samozřejmě... Část této munice bude zřejmě uskladněna v kapacitách, které vyčlenil stát, konkrétně tedy v lokalitě Květná. V každém případě stát bude vymáhat náklady, které jsou s touto operací spojeny, na vlastnících této munice. Když zde mluvíme o odpovědnosti a o budoucím vyvozování odpovědnosti, je potřeba si uvědomit, že primární odpovědnost má soukromý vlastník této munice, který ji skladoval v prostorách, které jsou ve vlastnictví účelové organizace Ministerstva obrany.

Nicméně stát jako garant bezpečnosti občanů nyní musí postupovat tak, aby vyloučil jakákoliv další rizika, a budeme postupovat skutečně velmi uvážlivě a opatrně s cílem, jakmile to bude možné, tak munici transportovat a ten prostor ve Vlachovicích a Vrběticích z tohoto hlediska vyklidit. Tolik tedy ještě doplněk vaší k otázce.

Děkuju za slovo.

Proto se ptám, jestli dojde k rozšíření působnosti zákona i na dodavatele.

Děkuji.

Děkuji. Vážený pane poslanče, návrh novely zákona o významné tržní síle byl zpracován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Návrh jsem předložil vládě jako předseda vlády z titulu své koordinační funkce vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jak už zde bylo zmíněno, účelem zákona je mimo jiné ochrana potravin, ochrana spotřebitele, přirozeného tržního prostředí.